Já jsem také prosil paní ministryni i při osobním jednání, i v tom návrhu usnesení, které jsem načetl k tomuto tisku, o čtyři důležité věci. Aby vláda nejenom poslancům, ale široké veřejnosti dala opravdu podrobný přehled o tom, jakým způsobem probíhá plnění státního rozpočtu v prvním pololetí tohoto roku.

To je podstatný rozdíl. Takže to mi chybí v té komunikaci, kterou tady dneska vedeme, dodání těchto podkladů.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Budeme hlasovat, aby se o tomto bodu, novela o státním rozpočtu, hlasovalo a jednalo i po 19. hodině do projednání tohoto bodu. Pan předseda Stanjura má procedurální protinávrh nebo upřesnění.

Já to sice tuším, ale pro pořádek je třeba to udělat. Děkuji. Tak a v tuto chvíli máme všechny formality splněny k tomu, abychom mohli hlasovat o tom, že budeme jednat a já vás samozřejmě všechny odhlásím, složitě se přihlásíme a budeme hlasovat o tom, že o tomto bodě můžeme jednat a hlasovat i po 19. hodině. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Pan předseda Stanjura se hlásí.

Dobrý večer. Stanovisko našeho klubu shrnul pan předseda Petr Fiala, já ho nebudu opakovat.

Jeden dám panu premiérovi a jeden dám paní ministryni Schillerové. Těším se na spolupráci a debatu nad těmi devíti návrhy zákonů, které jsme tento týden vložili do systému Poslanecké sněmovny.

Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Nebudu mít závěrečné slovo.

Jenom jsem slíbila Pirátské straně a dodržím to já nepodpořím pozměňovací návrh na 100 mil. navýšení pro kapitolu Ministerstva spravedlnosti na zvýšení personálních kapacit okresních soudů k urychlení procesu zastavování nezákonných exekucí.

Takže to je jediný důvod, proč to nepodpořím. Děkuji. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosil bych zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.